A paradox.

Takže my jako český parlament chceme, aby se v Bělorusku opakovaly volby.

Ale ne, my ho nutíme, občany Běloruska, Česká republika, český parlament, musíte mít nové volby. Tohle je aspoň usnesení, které je navrženo.

Máme ty důkazy?